Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Poslední hlasování je hlasování o volbě, tak jak návrhy zazněly od pana předsedy volební komise. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 73, přihlášeno 82 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tím jsme se vyrovnali s bodem Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Děkuji panu předsedovi. Končím projednávání tohoto bodu.